Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Milan Feranec. Garančním výborem je hospodářský výbor. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 589/3, který byl doručen dne 6. března 2020. Usnesení garančního výboru nebylo doručeno. Ano, takže pane ministře, máte slovo. Prosím o klid, děkuji.

V rámci druhého čtení byl k návrhu uplatněn jeden pozměňovací návrh spočívající v úpravě dne nabytí účinnosti zákona, se kterým se ztotožňujeme. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den.

Takže to je jediný pozměňovací návrh. Děkuji.

Budeme? Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Procedura byla schválena.